Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vám jako místopředseda ústavněprávního výboru připomenout a poukázat na jeden důležitý dokument, že když tento zákon, tento návrh přišel do Poslanecké sněmovny, tak z hlediska legislativního procesu a síly právních předpisů jsem měl pochyby, jestli tento návrh vůbec něco může změnit na implementaci směrnice. A odpověď Parlamentního institutu je vcelku zřejmá. Nemůže. Nezmění vůbec nic. Tato směrnice bude implementována bez ohledu na to, jestli dneska přijmeme novelu ústavního zákona o bezpečnosti, nebo ne. Ona tedy, řekněme si zas z druhé strany, ta novela nic špatného, nic negativního nepřináší. Ale ona to konstatuje i Smlouva o Evropské unii ve svém článku 4 odst. Takže přijetím tohoto zákona nedosáhneme vůbec ničeho.

Je dostupné. Je dostupné nejen pro poslance, myslím, že je dostupné i pro veřejnost, a mluví zcela jasně. Chci proto říct, a doufám, že jak to zazní, tak to také bude vnímáno, dovedu si představit, že je diskutabilní, jestli zbraňová směrnice nějakým způsobem omezí terorismus. Co ale není vůbec diskutabilní, je to, že novela ústavního zákona o bezpečnosti vůbec neomezí směrnici. Takže dneska tady stojíme před tím, jestli se připojíme k boji o hlasy voličů tím, že jim budeme nalhávat, že tady za ně svádíme ten svatý boj s tou strašnou Evropskou unií tím, že přijímáme zákon o ústavní bezpečnosti, kterým dokážeme přechytračit Evropskou unii.

Já nemám zvyk lidem lhát. Znovu říkám, přijetím tohoto ústavního zákona se nic na implementaci směrnice nezmění, naše povinnost zůstane. Pokud chceme měnit to, co směrnice ukládá, tak cesta je jinými zákony. Protože se týká vnitřní bezpečnosti, tak je to o úpravě branného zákona, je to možná o úpravě zákona o zbraních, který, jak tady zaznělo, a s tím já souhlasím, máme jeden z nejlepších na světě.

Nic takového se tady dneska neděje. Jediné, co se tady dneska děje, je, že je tady vyrobena vábnička na voliče, aby získali jakýsi pocit, že se tady o ně někdo stará. Mělo se starat v Bruselu. Tam byla cesta úprav a změn. A také k podstatným úpravám a změnám této směrnice před jejím schválením došlo. Znovu tedy opakuji a na závěr: přijetí ústavního zákona nemá se směrnicí nic společného, nic na ní nezmění. Tak prosím tento argument svatého boje s Evropskou unií přestaňme používat. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, právo člověka nosit legálně zbraň, tedy člověka, který splnil všechny podmínky, považuji za jeden ze základních faktů práv člověka v této republice. A použít ji pro svou ochranu, ochranu svých blízkých a ochranu majetku považuji taky za samozřejmost. Ano, zaznělo tady, že tento zákon nic na evropské směrnici nemění.

Děkuji, pane poslanče.

Děkuji, pane místopředsedo. Já bych jenom krátce fakticky reagoval na předřečníka pana poslance Jana Farského. Takže pokud budeme používat zdravý rozum, nemusíme vždy každou směrnici Evropské unie přijímat. Takže neříkejme, že se stejně zase shrbíme.

Prosím. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, diskuse je velmi výživná a zajímavá.

Byla to Rada ministrů, a sice formace ministrů vnitra. Řekněme si, kteří ministři vnitra členských států toto odsouhlasili. To není Brusel. To jsou ministři vnitra jednotlivých členských států. Řekněme si, kteří to byli. Samozřejmě ten návrh přišel z Evropské komise. V Evropské komisi má každý členský stát jednoho zástupce. A potom si řekněme, jak hlasovali naši europoslanci. Alespoň ti naši za Českou republiku. To není někdo tam, nějaký úředníček. To jsme my. To jsou námi vysílaní nebo volení politici. Já s tou směrnicí nesouhlasím.

To jsou národní politici. Jsou to politici z jednotlivých členských států. A bylo by dobré, aby tady zaznělo, kteří to podpořili. Děkuji vám, pane poslanče.

No já bych nepředjímal.